Já jsem to samozřejmě navrhl jako takový návrh, který je k diskuzi, samozřejmě.

Návrh byl přijat.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance. Jsme před druhým čtením, takže bude velmi stručná. Tou první je rozšíření okruhu nástrojů měnové politiky a také okruhu subjektů, se kterými může Česká národní banka uzavírat obchody na volném trhu.

Dovolte mi zde znovu zopakovat, že navržená pravidla odpovídají úpravě v jiných zemích, včetně pravidel pro činnost Evropské centrální banky.

Děkuji za schválení v přítomnosti pana guvernéra České národní banky, který určitě v rámci rozpravy doplní případné vaše dotazy nebo připomínky. Děkuji vám.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže my, když jsme tento materiál projednávali nejdříve na semináři bankovního podvýboru to byl někdy únor 2020 pak Česká národní banka uspořádala kolokvium na toto téma.